Vážené kolegyně, kolegové. Já už se nebudu opakovat.

Zároveň mi, pane předsedající, dovolte, abych načetl ještě jeden pozměňovací návrh, který však není v systému, a proto bych vás požádal o větší pozornost... Já vám rozumím, také jsem chtěl požádat sněmovnu o klid. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím klid. Pane poslanče, pokračujte.